Zachytili jsme třeba klastr, který se objevil, co se týče covidu. Zjistili jsme, jaká je to submutace.

Já samozřejmě vidím slabá místa, vidím úzká hrdla, on tam, prostřednictvím pana předsedajícího nebo paní předsedající, kolega Mašek toto řekl, a to samozřejmě mohou být některé elektivní výkony. Nicméně my jsme šli až do takových detailů, že jsme debatovali o transplantačních programech, debatovali jsme o některých úpravách v tomto smyslu, tak aby to absolutně nemělo žádný dopad na péči.

Já budu konkrétní.

Prostě je vyloučeno a nesmí k tomu dojít, že by se zhoršila kvalita péče pro české občany, že by některé léky nebyly dostupné, že by řekněme hrozilo něco, co bych mohl nazvat kolapsem zdravotnictví ale to slovo je úplný nesmysl co bych mohl nazvat ohrožením, nefungováním zdravotnictví. Tak nic takového není také možné. Jsou drobné problémy, jsou drobné technické problémy.

A já jim za to opravdu, ale opravdu upřímně a velmi děkuji. Tak že prosím, pokud vás cokoli napadne, pokud budete mít jakýkoli návrh, jedno z jaké politické strany, jsem 24 hodin k dispozici. Já v tomto směru vidím nulový potenciál pro politickou diskusi, ale vidím velmi silný potenciál pro solidaritu, odbornou diskusi a lidskost. A protože v Poslanecké sněmovně je spousta lékařů, tak věřím, že mi pomůžete tuto situaci řešit, ať už jste ze stran vlevo, nebo ze stran vpravo, anebo sedíte proti mně.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jenom několik vět. Je to zbytečné.

Pomáháme, jak můžeme.

Není možné ani jinak dělat.

S další faktickou pan ministr zdravotnictví. Děkuji, paní předsedající. A já bych chtěl jmenovitě poděkovat vaším prostřednictvím paní poslankyni Adámkové.

Oběma za to velmi děkuji z tohoto místa.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji.

Děkuji. Prosím, pane ministře. Já moc děkuji za ten dotaz.